Rozhodně jako Piráti tu rozpravu zdržovat nebudeme pěstounů.

Děkuji. Vzhledem k tomu, že skutečně jsme v jiných prostorách, klub máme úplně v jiné nemovitosti, někteří kolegové odešli vyřizovat agendu na klub, prosím o přestávku na 10 minut. Chci se zeptat, jestli je někdo proti tomuto postupu?